Všichni zdravotníci v tuto chvíli dělají maximum pro to, aby u žádného z těchto pacientů nedošlo k újmě. Ty zdravotní stavy jsou posuzovány velmi individuálně a snaha zdravotníků, aby nedošlo k žádné prodlevě, je tady maximální. Nicméně řada těch léčebných i diagnostických úkonů se přece jenom odkládá. A tohle nelze dopustit donekonečna. Jsou tady pacienti, které neohrozí koronavirus nebo možná je ohrozí, ale pro ně mnohem větší ohrožení je, pokud jim nebude v určitém časovém horizontu proveden konkrétní léčebný či diagnostický úkon.

Také je potřeba vidět tvrdý ekonomický dopad. O tom se tady mluvilo už mnohokrát. A toto je potřeba vnímat. Není to v tuto chvíli určitě na prvním místě, ale těm rizikům, která z toho vyplývají, se opět nemůžeme vyhnout. A opět jako zdravotník si nemohu odpustit ten kontext se zdravotnictvím. Už v tuto chvíli existují modely, které říkají, že propad ve veřejném zdravotním pojištění jenom pro tento rok bude mezi 30 až 40 miliardami korun. To je velký zásah, který v tuto chvíli zdravotní pojišťovny jsou schopny pro rok 2020 pokrýt ze svých rezerv. Ale pak tady nastává velké ale. Zdravotnická zařízení právě těmi opatřeními v důsledků koronavirové krize omezila svoji produkci, svoji výkonnost, někde až o tři čtvrtiny, v řadě zdravotnických zařízení až o tři čtvrtiny.

A pak přijde ta krizová situace, která nastane někdy v červnu příštího roku, kdy těm zdravotnickým zařízením přijde vyúčtování od zdravotních pojišťoven, a v tu chvíli nastane ta kritická fáze, kdy bude potřeba nějakým způsobem těm zdravotnickým zařízením pomoci.

A nyní ještě několik okruhů otázek a podnětů, které mám k vládě právě k řešení koronavirové krize. Já jako zdravotník mohu říci, že s jejím principem v zásadě souhlasím. Je ale potřeba, aby vláda jednak velmi dobře tento projekt připravila. Vím, že teď probíhá testování. Ale jsou tam i některé technické problémy, které je potřeba vyřešit.

Takže tady bych chtěl vládu vyzvat k tomu, aby ještě intenzivně na tomto spolupracovala, protože bez dostatečného objemu testování nemůže chytrá karanténa fungovat. Druhý podnět a dotaz a námět k fungování chytré karantény je ochrana citlivých údajů.

Pokud se dostáváme do citlivých údajů pacientů, byť s jejich souhlasem, týkajících se bankovního tajemství, týkajících se mobilních operátorů, pak jsou to velmi citlivá data. Všichni vnímáme mimořádnost současné situace, ale nelze za těchto okolností pominout i ochranu osobních údajů. Proto vyzývám vládu, aby člena Úřadu pro ochranu osobních údajů do té komise přizvala. Potom bych se chtěl ještě zmínit ohledně uvolňování restriktivních opatření. Už to tady také zaznělo. Je to velmi citlivá záležitost, kterou je potřeba velmi seriózně připravit odborným zázemím vlády. Pokud my v předstihu před těmi kroky slyšíme každý druhý den a někdy třikrát za den rozporuplné vyjádření členů vlády, tak to nepůsobí na veřejnost dobře. A to říkám při vědomí toho, že veřejnost v naprosté většině podporuje kroky vlády, a to si myslím, že je pro vládu poměrně dobré vysvědčení. Ale pokud pak přijdou znejisťující vyjádření členů toho nejvyššího vedení Ústředního krizového štábu, tak to působí na veřejnost zmatečně a znejisťuje ji to. Takže tady chci vládu vyzvat, pokud budete chystat, a my vás k tomu vyzýváme, plán uvolňování restriktivních opatření, tak mějte na paměti dvě důležité věci. Za prvé, že je potřeba je připravit po důkladné odborné diskuzi to nemůže být prioritně politické rozhodnutí a poté velmi dobře to komunikujte s veřejností, aby veřejnost byla nachystána na to, jakým způsobem ta restriktivní opatření budou uvolňována. A pak je tady třeba zdůraznit to třetí. Je potřeba maximálně zajistit ochranu těch rizikových skupin obyvatel, už to tady zaznělo.

My nemůžeme tuto společnost držet mnoho měsíců v těch tvrdých restriktivních opatřeních, ale nemůžeme je také skokově uvolnit. Je potřeba se na to připravit, dát nějakou vizi, která samozřejmě může, pokud by se ten epidemiologický vývoj negativně otočil, tak může být upravena. Ale vláda se nemůže v tomto směru zbavit zodpovědnosti a nemůže se zbavit toho, aby dala vizi občanům, jak to bude v následujících týdnech a měsících probíhat. My jsme opoziční strana, v řadě věcí se s vládou neshodneme, ale tato doba, tato situace, je natolik závažná a natolik mimořádná, že nabízíme veškeré své síly k tomu, abychom minimalizovali následky koronavirové krize, a to jak ve zdravotní, sociální, oblasti, tak i v oblasti ekonomické.

A na závěr si i já dovoluji poděkovat občanům České republiky za to, jak zodpovědně a s velkým pochopením přijímají ta restriktivní opatření a všechno, co je v tuto chvíli omezuje v jejich běžném životě. Musím říci, že jsme to nikdo nezažili. Je to situace, která doopravdy je v našich životech poprvé, a pevně doufám, že i naposledy. A také samozřejmě děkuji svým kolegům zdravotníkům, ale i dalším pracovníkům kritické infrastruktury, že s velkým nasazením pracují mnoho nad rámce svých běžných povinností.